Proč?

Já v tom mám jasno. Vláda se skládá z obyčejných lidí, kteří jsou dočasně placeni ostatními za to, aby v zájmu obyčejných, těch, kteří je platí, konali, a ne aby proti nim bojovali. Své konání musí zaměstnanci svým zaměstnavatelům dostatečně a průkazně vysvětlovat, nesmí činit nic, co by bylo protizákonné, protiústavní, co by bezdůvodně omezovalo svobody a práva kohokoliv. Pokud tomu tak není, nelze mluvit o demokracii, o svobodné zemi.

Vypnuli jste ekonomiku, zničili životy tisíců podnikatelů, živnostníků a jejich rodin a další a další jsou na řadě. Zničili jste dětem minimálně rok dětství, který nikým již nahrazen nebude. Co dál?

Opravdu takový život chcete předat svým dětem a následným generacím? Dovolávám se vašeho svědomí.

Čiňte svoji práci, za kterou jste placeni, veďte naši zemi k lepším zítřkům.